Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

Zatím to nepomáhá.

Pane ministře začněte, zkusíme, zda to pomůže. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odůvodnil předložený návrh novelizace zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona.

Platí to i pro odborníky z praxe, pokud jejich vzdělání a praxe odpovídají charakteru vyučovaného předmětu, a pro studenty magisterského studijního programu zaměřeného na přípravu učitelů druhého stupně základních škol nebo středních škol.

Vzdělávací programy průběžného vzdělávání pedagogických pracovníků nebudou v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovány.

A škola bude moci využít finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu.

Nově je také definována činnost třídního učitele, která spočívá zejména v organizační a administrativní činnosti, ale také v další práci s žáky a jejich zákonnými zástupci.

Navrhuje se zakotvení pravidla výše platů pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Bude tedy zajištěn dostatečný objem finančních prostředků pro naplnění závazku zakotveného v programovém prohlášení vlády.

Dále bych rád zmínil ještě související prováděcí předpis.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

Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Pavel Klíma.

Děkuji za slovo, paní předsedající. Hezké ráno, kolegyně, kolegové.

Pouze vám připomenu, že novelu tohoto zákona v trošku jiném znění Sněmovna projednávala v předchozím volebním období. Nebyla schválena. Z jakých důvodů, si určitě řekneme během projednávání. Dává nám to paradoxně nyní možnost schválit možná komplexnější normu, která v průběhu jara prošla nejen klasickým připomínkovým řízením, ale poměrně širokou debatou odborné veřejnosti. Jen na školském výboru a podvýborech proběhlo jednání se zástupci profesních skupin, vysokých škol, neziskových organizací věnujících se modernímu vzdělávání a přípravě učitelů a ředitelů. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, dovolte mi prosím nahlédnout tu předkládanou novelu ze tří aspektů, které považuji za velmi důležité.